Opět existuje riziko, a rozpočtový výbor se touto novelou zabýval s tím, že nepřijal usnesení, protože v této podivné jízdě v režii poslance ANO a jejich členů rozpočtového výboru se nechtěla připojit ani sociální demokracie a tuším, že ani zástupci zrovna přítomní z KDU. Novelu, která byla zřejmě pro pana kolegu Volného připravena Ministerstvem financí a byla údajně tedy dle tvrzení výsledkem koaličních dohod, obhajoval nikoliv tedy náměstek Závodský, který nevím, kam se propadl, ale paní Hornochová. Pro nezúčastněné bych vám chtěl jenom krátce říci, že skutečně už to byl spíš kabaret než seriózní jednání. Pan kolega Bartošek požadoval písemný důkaz o tom, že tady nehrozí při schválení takovéto novely arbitráž.

Mám pocit, že to nemá dodnes. Nicméně pan Bartošek potom opětovně požádal, opětovně nedostal papír či rychle elektronický zápis nebo nějaký dokument, ale dostal ubezpečení.

Skutečně nevím, celkem souhlasím s částí předvolební rétoriky hnutí ANO, že by bylo záhodno podniknout kvalifikovaný pokus a dobrý pokus podložený analýzami, podložený skutečně solidními právními rozbory včetně mezinárodního práva na to, aby se hazard v České republice alespoň omezil. Místo toho tady máme zmatené pokusy, kdy novela stíhá novelu.

A tohle už začíná být úplně stejný problém.

Bohužel u této problematiky už bych si tak jistý nebyl a v krajním případě může dojít nejenom k arbitrážím, ale i k dalším záležitostem, které naopak místo redukce hazardu povedou při takto nepromyšlených tazích k přesunům části hazardu, a může to být významná část, do neregulované šedé ekonomiky, kde to může být s mnohem fatálnějšími důsledky, než je tomu v případě jiných zákonů.

Vzhledem k tomu, že za jednu z velkých osobností české ekonomiky považuji pana profesora Mejstříka, jedná se o první čtení, které dnes tady projednáváme, rozhodně bych vás nerad ochudil o jeho vystoupení, o jeho článek v této problematice.

Zároveň tento zákon nezohledňuje míru rizikovosti hraní jednotlivých her a v neposlední řadě není v souladu s požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Takže tady bych skutečně podpořil to, nebo je to tvrzení na podporu toho, co jsem říkal, že skutečně s hazardem v České republice je třeba něco dělat.